Já si myslím, že naopak si to zaslouží, protože to jsou ti, kteří, jak tady dneska, včera a předevčírem zaznělo, mají největší podíl na tom, kde dneska vlastně jsme z hlediska rozvoje České republiky. Pokud budeme takovými lidmi pohrdat a nebudeme se snažit jim pomoct, tak to prostě nedají. Velká nevýhoda toho venkova je, že prostě nejsou byty.

Jsou různé domovy pro seniory a tak dál, v drtivé většině ve městech, ale to bychom ty domovy museli tedy pěkně narvat až pod střechu, aby ti lidé se tam dostali, a beztak tu kapacitu prostě nemáme. Takže jak se zmínila kolegyně Klára Dostálová, i to je ten problém, to znamená výstavba pro mladé a i kombinace společného života, to znamená rekonstrukce domu za levné peníze na rozšíření bytových jednotek na vesnicích, tak aby se tam mohly pronajímat ty byty a podobně. Já si myslím, že jako nástin toho, jak to funguje mezi seniory, by vám to mohlo stačit.

Pokud toto neuděláme, tak jsou to vlastně ty kroky, které zkracují délku dožití, a možná je to cíl vlády, možná to nemáte jenom v programovém prohlášení, ale snažíte se těch seniorů nejvíce zbavit, a pak je to jistá cesta, ale naše určitě ne.